Zpočátku to bylo pomalejší, myslím si, že v posledních měsících už to bylo podle představ. I proto jsme připravili finální podporu pro poslední dva měsíce, za listopad a za prosinec, přesně dle vzoru z jara. Připravili jsme ji po dohodě se všemi svazy, asociacemi, komorami a tak dále, a to na přelomu listopadu a prosince.

Můj dotaz je takový: Proč podpora těchto programů nefunguje? Přičemž respektujeme to, že může být v různé míře.

Je to nepochybně právo každé vlády, i když bychom proti tomu protestovali nejenom my, ale i podnikatelé. Prosím tedy o sdělení, jak bude ta podpora vypadat. Děkuji mockrát. Já vám také děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně a páni poslanci, já bych rád reagoval na dotaz pana poslance Havlíčka v souvislosti z jeho pohledu nedostatečnou podporou z mé strany, pokud jde o covidové programy.

To je první věc, kterou jsem chtěl zmínit. Druhá věc je, že bych velmi rád reagoval i na to, čemu vy říkáte připravenost covidových programů. Jsem rád, že jste zmínil to číslo, která tady zaznělo, komu všemu

Podle informací, které jste měl i vy sám k dispozici podle toho, co mi řekli moji současní a vaší bývalí podřízení, jste věděl, že tyto programy by měly vyjít státní rozpočet na 12 miliard korun.

Mě opravdu překvapilo, když říkáte, že tyto programy byly připravené. Vaše vláda to vzala na vědomí, ale zapomněla na jednu podstatnou věc zapomněla tam doplnit to známé, že pověřuje ministryni financí, aby na tyto programy připravila krytí.

Mně ten způsob připadl jako velmi neférový vůči malým a středním podnikatelům.

Nejsem příznivcem, jak už jsem uvedl, plošných opatření a stále hledám adresné a méně nákladné řešení pro životaschopné podniky. V tuto chvíli o konečné podobě programu probíhá diskuse s ostatními kolegy ve vládě.

Děkuji.

O řád jste se, pane ministře, spletl ve smyslu podpory. Samozřejmě tam musíme zařadit i subjekty z Ministerstva financí a místního rozvoje, případně práce a sociálních věcí. Takto jsme si to rozdělili na vládě. Ministerstvo průmyslu a obchodu dělalo firmy střední a případně i větší a zase Ministerstvo financí dělalo živnostníky a menší subjekty.

Takto jsme rozdělili 360 miliard korun a taky jsme to neměli v našich rozpočtech. Prosím.